Nelze zastírat, že v případě přímé volby starostů a hejtmanů bude třeba výrazně změnit politickou kulturu jednání zastupitelstev. Bude to nutit k intenzivnější politické komunikaci. Může skutečně nastat situace, kdy bude starosta nebo hejtman jednat v situaci, kdy bude hledat složitě politickou podporu. Přesto je zde zásadní pozitivní faktor. Politické strany budou muset hledat skutečné osobnosti, které osloví voliče a získají jejich podporu. Náš návrh zákona znamená konec politických šedých myší, které do politiky vypouštějí zkorumpované politické sekretariáty. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Němcová.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo, ještě jednou za slovo. Na něco asi je lepší vážně nereagovat, například na ten předchozí příspěvek mého pana kolegy.

Možná zvýší zájem občanů o ty volby jako takové, o ten akt voleb.

Tento krok k tomu rozhodně nepovede.

Děkuji, vážený pane předsedající.

No ten stranický sekretariát! U ANO je to třeba Andrej Babiš osobně.

Nikdo jiný.

Máte slovo.

A já bych chtěl tady říct, že nám se to v Ústeckém kraji stalo. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Birke.

Děkuju. Následuje faktická poznámka pana poslance Onderky. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, ústavní zákon, přímá volba.

A věřte mi, že jako člověk, který strávil 15 let v Zastupitelstvu města Brna a osm let jako primátor, o tom opravdu něco vím. Projednávali jsme totiž téma, které se dotýká těch občanů a je silným tématem.

Jaké měl problémy, když byl zvolen, jaké měl problémy, když v zastupitelstvu neměl většinu. To není o lepší komunikaci, to je potom o obstrukcích.

A to považuji za špatné. Kvůli excesu to, že někde v republice, v komunální sféře nám nefunguje nějaké zastupitelstvo, by se ústavní zákon opravdu měnit neměl. A to, co říkal, prostřednictvím předsedajícího, kolega Birke: Nevidím šedé myši na postech starostů a primátorů v České republice. Vidím lidi, kteří obětují kus svého života, aby vykonali kus dobré práce pro svoji obec.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na kolegu Adamce. Chtěl bych zdůraznit, že v pirátské straně kandidátky neurčují stranické sekretariáty, ale členové v primárních volbách. Pokračujeme s vystoupením těch, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Prosím, paní poslankyně. Mandát získaný v přímé volbě je mandátem nejsilnějším, neboť ho jeho nositel získal jako výraz přímé důvěry svých spoluobčanů. V případě volby hejtmanů a starostů by tato novela byla více než žádoucí. Nejvyšší představitel kraje, obce nebo města vzešlý z přímé volby by nebyl výsledkem možného politického kupčení nebo zákulisních machinací, ale byl by projevem vůle a důvěry získané prostřednictvím adresné volby obyvatel dané lokality. Prestiž takového politika a v neposlední řadě i jeho odpovědnost by značně stoupla. Zároveň bychom touto novelou navrátili komunální politiku a její vnímání blíže občanům. To by mohlo v konečném důsledku posílit i občanskou angažovanost a zájem o věci veřejné od nejmenších obcí až po ty největší kraje. Pokud občan získá přesvědčení, že má možnost svou volbou přímo ovlivnit dění ve své obci či kraji a přímo se podílet na volbě jejího vedení, nepochybně to posílí účast v takovýchto volbách. Pokud tedy voláme po větší zainteresovanosti našich občanů na správě věcí veřejných, pak jim dejme k tomu odpovídající nástroje. A za jeden z takových nástrojů považuji i přímou volbu starostů a hejtmanů.